I když se to nastupující vládě nelíbí a hází našim snahám klacky pod nohy, není pochyb, že úloha státu je být v energokrizi aktivní. Právě proto jsem prominula DPH z elektřiny a plynu do konce letošního roku, díky čemuž průměrná domácnost ušetří jen za listopad a prosinec několik set korun.

Lidé, kteří mi často píší a se kterými jsem v kontaktu, vůbec nedokázali uvěřit tomu, že pětikoalice návrh na projednání těchto zákonů v Poslanecké sněmovně shodila se stolu. Nepochopitelné. Pořád věřím, že když můžeme udělat něco pro lidi, politikaření půjde stranou a potřebné zákony, které mnoha domácnostem mohou pomoci, se podaří prosadit. Argumenty, že naše opatření nefungují, jsou zástupné a nepravdivé. Nemají oporu v realitě a já je mohu doložit konkrétními čísly. Poslední zprávy Českého statistického úřadu o meziměsíčním a meziročním vývoji spotřebitelských cen vysloveně hovoří o tom, že odpuštění daně na energie mělo vliv nejen na nižší listopadový růst inflace, ale také na přímé snížení cen energií a plynu.

Průměrná domácnost díky tomu ušetřila stovky korun. Pro rodinné rozpočty možná nijak závratná suma, na druhou stranu zklidnění situace a zejména před Vánoci i nezanedbatelný psychologický efekt.

Říká se, že pokud je někdo jediný, kdo něco udělat může, tak to udělat musí. Tím, kdo dnes může pomoci milionům českých domácností od tíhy energokrize, je 200 poslanců této Sněmovny. Věřím, že se budou rozhodovat především v souladu se svým poslaneckým slibem, a ne politickým zadáním blokovat cokoli jenom proto, že to předložila končící vláda.

Nyní je písemně přihlášen s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.

Takže hnutí ANO stejně jako nově nastupující vládní pětikoalice na jednu stranu, co se týče vůči Bruselu, tak servilně kýve, v podstatě principiálně to tak je, a nějaké ústní proklamace, že jakoby chtějí něco měnit, tak to samozřejmě nezabírá a lidé reálně platí předražené složenky.

O tom žádná, to prosazujeme. Ale ochrana životního prostředí v České republiky by měla probíhat nikoliv na základě termínů určených z Bruselu, ale na základě skutečných potřeb občanů České republiky a českých firem, protože situace v každé členské zemi Evropské unie je přece jiná.

Takže výsledkem je to zdražení. Českou republiku čeká ekonomická a zřejmě i energetická krize. A ještě jenom k tomu řešení. To je to řešení. To je systémové řešení, odstoupit od Zeleného údělu, SPD to říká jasně, a budovat vlastní energetickou bezpečnost a soběstačnost.

Česká vláda by měla na prvním místě mít české občany a zajišťovat naši energetickou bezpečnost a soběstačnost. To je to správné řešení.